Pane předsedající, děkuji za slovo.

Něco jsem nepochopil, že je tady smích?

Já bych chtěl jenom ujasnit, že to vyznamenání se a priori netýká nás poslanců samotných.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Já tedy rozhodně patřím k těm, kteří zásadně nepodpoří tuto myšlenku, protože si myslím, že z principu je vadná v tom, že vlastně to vyznamenání bude udělovat kolektivně orgán, Sněmovna.

Nedělejme to. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já jsem se přihlásil k faktické poznámce, protože jsem chtěl svému kolegovi vysvětlit, že to opravdu není medaile pro nás, ale už to tady bylo vysvětleno.

Víte, že všichni jezdíme na zahraniční cesty. Existuje nějaká meziparlamentní diplomacie a já si myslím, že někdy kdyby prostě Sněmovna chtěla dát nějaký dar nebo někoho ocenit, měla by mít v zásobě takovouhle věc. Mě tady právě zarazilo, že pan kolega Bartošek řekl, že by to měli být tři lidé ročně.

Jinak samozřejmě jako výraz nějakého ocenění a poděkování vůbec nemám nic proti tomu, aby ta medaile byla. Přimlouvám se za to. Děkuji. Pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo. Diskuse pěkně začala.

A já bych si dovolil to nechat na panu prezidentovi, i když i tady mám určité pochybnosti. Prosím pěkně, pojďme se vrátit k věcem, které nás doopravdy trápí a trápí naše občany. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Adamec, po něm s přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová.

Já bych vás chtěl varovat, aby v době, kdy část této Sněmovny verbálně velmi silně zpochybňuje parlamentní demokracii, jedni tím, že to je žvanírna, kde se nedá vydržet, a druzí tím, že říkají, že by bylo dobré tu parlamentní demokracii nahradit demokracií přímou a co možná nejvíce ji omezit, tak jestli v této době, kdy velká podstatná část Poslanecké sněmovny dokonce zpochybňuje ideu parlamentní demokracie, bychom zavedli tento řád, tak bychom ten institut parlamentní demokracie skutečně zesměšnili na nejvyšší možnou míru. Já bych chtěl spíše vyzvat ty, kteří tady ještě tu parlamentní demokracii ctí, aby pro ni něco dělali svou prací, A proboha, neschvalujme to! Děkuji. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já už budu stručný, nebudu humorný.

Pokud je tady potřeba, že by někdo měl nějaké vyznamenání udělovat, tak ať si to udělá vedení Sněmovny, resp. předseda Sněmovny sám. Ale nemyslím si, že to je potřeba. Rozhodně se nenechme zatáhnout do této hry. Opravdu to za to nestojí. Vzbudíme za to jenom výsměch a posměšky, protože opravdu, máme tu, jak říkal můj předřečník, na práci něco jiného, a toto podle mne na tuto půdu vůbec nepatří. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler.

Přestaňme tohle probírat, máme na práci podstatnější a důležitější věci. Pojďme hlasovat. Já budu zamítat, já budu proti. Pojďme dělat rozumnější věci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vácha, po něm paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Plzák. Já bych chtěl upozornit na praktickou stránku věci. Já se bojím toho, aby kolektivní orgán rozhodoval o nějakých medailích. Představte si, že jedna část přijde s několika jmény, druhá část přijde s několika jmény, opozice, koalice.